Naši předkové za tuto republiku, za její svrchovanost po tisíciletí bojovali, umírali, byli vězněni a mučeni.

A já znova říkám, že skutečně pro SPD není, i kdybychom tady měli být jedinou stranou, která bude hlasovat proti, a zatím to tak vypadá, nebo to tak asi dopadne, jak to tak vidím, tak my prostě nemůžeme přijmout rétoriku posouvání tou salámovou metodou, že europoslanci nejsou zástupci národních států, ale jsou zástupci všech občanů Evropské unie.

Děkuji. Jak již bylo řečeno, tento návrh zákona vyplývá z implementace jistého aktu, a ten akt nedělá pouze to, že zavádí ten nový přestupek.

To se týká Německa a Španělska.

Spousta států má daleko nižší klauzule. Většina států nemá žádnou klauzuli, nebo největší skupina států nemá žádnou klauzuli. Spousta států má takovou tu přirozenou, jako Kypr, který má 1,8 %, nebo Itálie a Švédsko, které mají 4 %.

Je to čistě proto, protože my jsme tohle prosazovali vždycky.

Není přece žádný smysl v tom, abyste získávali více hlasů, když váš počet hlasů odpovídá jednomu mandátu. Stejně se čeští poslanci připojují k nějakým větším frakcím v Evropském parlamentu a sama tady žádná strana jednu frakci neudělá. Takže není žádný důvod stavět tuto umělou bariéru. Samozřejmě pro nás ta bariéra není nepřekonatelná, ale jsou zde jiné strany, které by to určitě mohly ocenit.

Ale toto povinné nastavování vyšších klauzulí shora v některých státech považujeme skutečně za nevhodné. Spousta států má nějaké regionální způsoby volby, preferenční hlasování a podobně.

Čili to je druhý pozměňovací návrh. A nyní k jiné věci, kterou považuji zde za důležitou, protože ten akt Rady se nevěnuje, nemá jenom povinné části, ale má i nějaké doporučené části, a ty se nezahrnuly do té změny, přestože v těch doporučených částech se jasně doporučuje, že by státy měly zajistit svým občanům možnosti přednostního hlasování, korespondenčního hlasování, případně i elektronického hlasování. A to je věc, která u nás chybí, přestože valná většina států Evropské unie nějakou formu distančního hlasování má. Většina států má hlasování poštou, některé a ještě více států má aspoň možnost hlasování pro své občany, kteří jsou v zahraničí, na ambasádách. A já tedy zde předkládám dva pozměňovací návrhy poměrně obsáhlé, jsou legislativním textem delší než samotný návrh zákona, a to bez podrobného zdůvodnění, které si samozřejmě můžete najít v systému. Čili jsou to dva pozměňovací návrhy, které navrhují korespondenční volbu pro naše občany v zahraničí, případně alespoň možnost prezenční volby na ambasádách v evropských volbách pro naše občany v zahraničí. Protože nyní je skutečně situace taková, že naši občané jsou znevýhodněni proti jiným občanům Evropské unie, kteří na ambasádách nebo poštou, případně dokonce i elektronicky volit mohou, kdežto naši občané mají smůlu. To mi přijde úplně absurdní v případě hlasování na ambasádách, protože to aspoň umožňujeme v případě poslaneckých či prezidentských voleb, ale v případě podobných celonárodních voleb, jako jsou volby evropské, možnost hlasovat občanům na ambasádách neumožňujeme. A to mi skutečně nepřijde vhodné.